Děkuji.

Nyní pan předseda Kučera, poté pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Když se jedná o jejich zástupce, tak ho velmi brání, když se jedná o někoho jiného, tak ho označují za součást hydry, korupce atd.

Sice vnímám, že je členem mandátového výboru, nicméně jeho kvalifikace je, tuším, ředitel muzea, takže já skutečně nevím, kde bere onu kvalifikaci na to, aby tady hodnotil práci policie, hodnotil práci státního zastupitelství a ještě tady sděloval informace, které by měly zůstat uvnitř mandátového a imunitního výboru. Budiž mu omluvou, že skutečně není právník, ale ředitel muzea. Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, když jsem vystupoval, tak jsem zapomněl na jednu věc, kterou zmínil pan místopředseda Sněmovny Radek Vondráček, ale teď mi ji připomněl pan poslanec Procházka. Kde vy jste, prosím vás, přišli na to, co tady uvádíte na ten mikrofon, že pokud dnes zahájí někdo trestní stíhání a za dva měsíce budou nové volby a vznikne nový mandát, že to trestní stíhání se zastaví a všechny úkony v případě nového vydání se budou muset opakovat? To přece není žádná pravda. Já nechápu, proč to říká pan místopředseda jako právník, člen České advokátní komory.

Pravda to není. Bohužel reagovat nemůžu. Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Procházka. Děkuji za slovo. Někteří, kteří byli povoláni, tak nahlédli do spisu.

Konkrétně to říkal můj ctěný kolega pan Procházka.

A já se cítím méněcenný, že toto nedokážu. Opravdu. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Procházka, připraví se pan poslanec Chalupa. Děkuji za slovo. Jen k vážené kolegyni Němcové vaším prostřednictvím. Špatně jste mě pochopila. Samozřejmě že jsem hlasoval pro ta dvě usnesení. To, na co jste narážela, tak já jsem říkal, že podobnou žádost, jako jsme sem dostali, tak každý zručný právník to dokáže také napsat z veřejných zdrojů klidně na jiné osoby. Já vám také děkuji za rychlost. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté paní poslankyně Válková. Děkuji za slovo. Já samozřejmě vnímám to, co tady padlo, ale já jsem to pochopil tak, že se nezastavuje trestní řízení, ale zastavují se procesy této Sněmovny a po volbě nové Sněmovny vlastně ty procesní jakoby záležitosti týkající se vydání Sněmovnou se budou opakovat. Takhle jsem tomu rozuměl já. A pokud jde o to, co tady bylo řečeno, tak mi to přijde pokrytecké, protože si vzpomínám, jak jsem tady seděl v té lavici, když se přednesla ta zpráva vyšetřovací komise z reorganizace Policie České republiky, jak jste vůbec nevěnovali pozornost obsahu té zprávy, ale jak jste to vykládali politikářsky tak, aby vám to vyhovovalo, naprosto manipulativně, zkresleně atd.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jen pro upřesnění.

Konkrétní znění si najdete.

Takže samozřejmě to, co se udělá, nespadne pod stůl, když to řeknu lidově, a naváže se na to, ten orgán činný v trestním řízení to smí použít.